Určitě projednáme novelu infozákona a je zde velký předpoklad, že projednáme i novelu zákona o střetu zájmů, neboť musíme reagovat na ústavní nález. To jsou takové základní body schůze, která bude 10. prosince a kterou vám tady můžu od řečnického pultu slíbit.

A to se týká těch tří bodů o státním zastupitelství. Vzhledem k tomu, že jsme v situaci, kdy paní ministryně předložila ten návrh, na Ministerstvu spravedlnosti už ten návrh není, je v tuto chvíli někde na vládě, nicméně máme k dispozici vyjádření samotných státních zástupců, kteří říkají, že to nevítají, abychom teď řešili novelu toho zákona, že si to v podstatě nepřejí. Když si to samotná tato profese nepřeje, když vystoupí paní vrchní státní zástupkyně, že by to tato vláda neměla schvalovat, že to není vhodné za této situace, tak co na to mám říct?

Zkrátka nemáme stejnou startovací čáru. Takže my jako hnutí ANO nepodpoříme dnes ve 12 hodin v pátek tu schůzi a body, které navrhuje Pirátská strana.

Ono to tak spíš zavání nějakým politickým marketingem než snahou o to opravdu něco projednat. Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Marek Výborný, poté pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. Máte slovo. Děkuji za slovo. Já tady musím hned na úvod opravit, nebo upravit některá slova, která tady zazněla z úst pana předsedy Vondráčka. Svolavatelem této schůze není pouze poslanecký klub Pirátů, ale byla na tom shoda napříč opozicí. A to, co tady říkal na konci, není pravda. Já jsem, pane předsedo, byl tady na půdě tohoto sálu u toho, kdy jsme vám sdělovali zájem na svolání této schůze, a dokonce u některých bodů, jako je třeba právě druhé čtení novely zákona o soudech a soudcích, byla s vámi shoda. Takže nebyl jste překvapen, nebylo to něco neočekávaného. A já jsem stále přesvědčen o tom, že to vaše alibistické vystoupení, které hovoří, nebo tady zlehčuje doporučení skupiny GRECO například vůči České republice, je skutečným alibismem. Současný stav projednávání zákonů a legislativy, které se nějakým způsobem dotýkají protikorupčních opatření nebo toho zákona o soudech a soudcích, je vizitkou hnutí ANO a vizitkou této vlády. To není vůbec nic jiného.

Jedno jediné ze čtrnácti! Já teď nechám stranou tu trojici návrhů, trojici novel zákona o státním zastupitelství. Ale tady jsme přece měli daleko ještě zásadnější věci, které jsme navrhovali na program této schůze, ať už to bylo druhé čtení právě zákona o soudech a soudcích, nebo tu novelu zákona o střetu zájmů.

A podobně. Vůbec nic! My jsme se k němu jako poslanci napříč poslaneckými kluby tady ve Sněmovně sešli, jestli se nepletu, někdy na jaře, bylo to možná v květnu nebo v červnu, a přesto jsme jako Sněmovna nedokázali tuto jednoduchou novelu, na které je shoda, a jestli se nepletu, tak tam byla shoda i s hnutím ANO a s paní ministryní spravedlnosti, přijmout. Tak to byl jeden z motivů, proč jsme do programu dnešní navrhované schůze i jako KDUČSL chtěli zařadit tuto novelu zákona o střetu zájmů tak, abychom vyhověli nálezu Ústavního soudu a sami sebe nedostali do situace, kdy to těžko budeme v lednu příštího roku veřejnosti vysvětlovat, proč jsme ty věci neřešili. V okamžiku, kdy přijdeme s nějakým návrhem, tak se zde vystoupí alibisticky s tím, že my si svoláme svoji vlastní schůzi o 14 dní později tak, abychom vyřešili jenom to, co my skutečně chceme. A ještě jeden důležitý bod bych také rád zmínil a to je otázka přípravy reformy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Já myslím, že to je evergreen, na kterém bohužel také vláda dokazuje to, že co nechce řešit, tak prostě úspěšně se snaží vysedět nebo prostě odložit. Na půdě Senátu se konalo jednání pracovní skupiny za účasti zástupců Úřadu vlády, seděli tam, jestli se nepletu, i zástupci některých poslaneckých klubů tady ze Sněmovny. Byla tam nějaká shoda.

Čili hovořit o tom, že vláda chce pokročit v jedné ze svých vlajkových lodí svého vládního programu, to znamená v boji proti korupci, prostě není pravdivé.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená Poslanecká sněmovno, vážený předsedo Poslanecké sněmovny, vážená vládo, já si dovolím trochu zareagovat na to, co už tady zaznělo.